Děkuji. Jenom avizuji, že po odsouhlasení procedury si poslanecký klub ANO bere přestávku 10 minut.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, procedura bude probíhat stylem: Bude se hlasovat nejdříve návrh

A bude se hlasovat o návrhu A jako celku.

Potom návrh zákona jako celek.

Nikoliv.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Nyní tedy vyhlašuji 10 minut přestávku na jednání klubu ANO.